To bylo v podstatě v rámci koalice neprojednatelné. Proč?

A to bylo jediné, na čem se na platformě bývalé koalice dalo domluvit.

Takže tolik k historii, proč se to zavedlo, proč se tam dal ten strop.

Bylo tady řečeno mnoho o tzv. nespotřebovaných výdajích ve výši 170 mld. To jsou dvě různé věci.

My se snažíme s péčí řádného hospodáře sledovat, jak se jim ty peníze daří utrácet.

A ty peníze, když se je nepodaří v tom roce utratit, tak se překlopí do těch nespotřebovaných výdajů, na které podle rozpočtových pravidel už samozřejmě může dosáhnout jenom ta konkrétní kapitola.

Takže nic víc, nic míň. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní ministryni. Přečtu omluvu.

Prosím, máte slovo.

A mně přišlo nešťastné to spojovat se snížením limitů pro uplatnění výdajových paušálů, protože ne každý živnostník, který má děti, uplatňuje výdajové paušály a ne každý živnostník, který uplatňuje výdajové paušály, má děti. Podle mě tady došlo k nešťastnému smíchání dvou oddělených věcí. Druhá věc.

Takže to je jenom krátká reakce na paní ministryni. Nyní tady mám další faktickou poznámku a je to pan poslanec Milan Hnilička. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom říct, že po domluvě s paní ministryní financí stahuji svůj návrh na zamítnutí v prvním čtení. Takže vy stahujete svůj návrh, takže si škrtám. Myslím, že nám to vytváří prostor k debatě o těch daňových dopadech.

Tak kdybych použil podobnou metaforu, tak já o koze a paní ministryně o voze.

Já jsem netvrdil, že jsou volné a že jsou k dispozici.

A reakce pana premiéra byla: co to říkáte, vždyť já jsem našel 170 miliard, nikdo o nic nepřijde. Kouzlo! Kde se vzalo těch 6 miliard? Já tomu úplně nerozumím.

Děkuji za vystoupení.

Tak to se omlouvám. A nyní tedy nemáme již nikoho přihlášeného do obecné rozpravy ani na faktickou poznámku. Takže tím pádem obecnou rozpravu končím a táži se na závěrečná slova. Je zájem? Není zájem ani od pana zpravodaje, ani od pana navrhovatele. A nemáme tady ani návrh na nějaké hlasování ohledně nějakých návrhů, protože návrh byl stažen. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání výboru garančnímu. Já se tedy táži ještě pléna, zdali někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nemám tady ten návrh. Nemám ani návrh na odhlášení.